Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali G1, což je osvobození dividend vyplácených obcím a dobrovolným svazkům obcí. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Klašky a výbor vyjádřil souhlas.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali H3, což je zrušení solidárního zvýšení daně a je to pozměňovací návrh pana kolegy Vilímce. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Jedná se o zrušení solidárního zvýšení daně. Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko je kladné.) Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pod J, je to rozšíření okruhu nepeněžních plnění o knihy pana kolegy Sklenáka. Výbor souhlas. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Pan ministr, stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko výboru je kladné. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Souhlasné stanovisko výboru. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Není stanovisko výboru.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Výbor nepřijal stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Dalším návrhem bude H1, což je pozměňovací návrh pana kolegy Vilímce. Týká se snížení základní sazby DPH na 19 procent. Výbor nepřijal stanovisko. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru nebylo.